Je také velmi časté, že učitel má ve třídě až dvacet osm žáků, což vede pro učitele k ještě větší práci, jelikož třídy jsou opravdu naplněny. Považuji tedy za vhodné, aby bylo stanoveno rozmezí mezi 3 až 4 tisíci korun měsíčně. Taková odměna za vykonanou práci zároveň jasně ukáže, že si naše společnost dokáže a umí vážit učitelů při výchově naší generace a dává také učitelům určité podmínky, aby neodcházeli ze školství, ale naopak využili své znalosti a schopnosti k úspěšnému vzdělávání dětí a mládeže.

Je to pod sněmovním dokumentem 4484.

Novela zákona zavádí takzvané adaptační období učitele pro takové učitele, kteří nesplňují požadovanou odbornou kvalifikaci. Toto adaptační období, které má trvat dva roky, zajišťuje škola.

Proti původním plánům při zavedení tohoto systému vládou předkládaná novela zákona neobsahuje žádnou finanční odměnu za takovou práci navíc ze strany právě uvádějícího učitele. Uvádějící učitelé by tím byli nevhodně diskriminováni, opět proti svým kolegům, kteří se o žádného začínajícího učitele nebudou muset nad rámec své pracovní doby starat. Pro odstranění tohoto problému přináší tento můj pozměňovací návrh řešení v podobě doplnění příplatku za právě takovouto činnost nad rámec práce učitele. Podobné příplatky pro pedagogické pracovníky jsou již obsaženy v platném znění zákoníku práce. Jde tedy o částku 3 tisíc korun.

Takže děkuji za pozornost a věřím, že mé návrhy podpoříte.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní ministryně, já se tady možná překvapivě nezařadím do řady těch, kteří budou připomínat podhodnocení učitelů. Já bych tady, a možná to může být překvapivé, jako opoziční poslanec chtěl poděkovat panu ministrovi, protože dlouhodobě plní své sliby, pokud jde o navyšování platů učitelů.

Ono jich mnoho nebude, ale tento to bude. Já jsem v posledních týdnech navštívil řadu škol a mluvil s řediteli. Musím říct, že nikdo z nich si nestěžoval na to, že by i v této složité covidové době neměl dostatek financí na to, aby mohl odměnit učitele, pedagogy, za jejich práci. Zaznělo tady, že musíme nalákat lidi, co chodí po ulicích, nebo téměř tak nějak to zaznělo, nalákat lidi, co chodí venku, aby šli učit. Kolegyně, kolegové, já jsem učitel a chvíli jsem také jednu školu vedl.

Každý ředitel se samozřejmě snaží nalézt člověka, nebo adepta, který má patřičné vzdělání.

To určitě ne.

Možná vás to nepřekvapí, budu tady trochu navazovat na kolegyni Hyťhovou, která o tom mluvila, nicméně návrh upřesním, týká se to příplatku za třídnictví a příplatku za výkon specializovaných činností ve školách.